Povolení provozovat loterie a sázkové hry vydávalo ministerstvo na základě výběrového řízení.

U nás to měly loterijní společnosti.

Část výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů byla odváděna přímo obci, která provozování daných zařízení povolila.

Mohlo by to vypadat jako obstrukce. K tomu si řekněme, jaká je současná organizace sportu, bezpochyby veřejně prospěšného zájmu, který byl léta zvyklý na své zdroje z loterií a u něhož vždy počítáme, a svým způsobem s tím počítá i předkládaný zákon, že významným zdrojem k jeho financování budou loterijní sázky, kurzové sázky a možná hazard jako celek.

Za koordinaci na národní úrovni je zodpovědné Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které v návaznosti na koncepci státní podpory sportu v České republice každoročně zpracovává a vyhlašuje programy státní podpory a sportu. Obce a kraje jsou spoluzodpovědné za vytváření podmínek pro rozvoj sportu a výstavbu a údržbu příslušných zařízení, zatímco sportovní kluby, tělovýchovný jednoty a sportovní svazy mají za úkol přijmout organizaci sportovní činnosti. Samotná sportovní činnost je v České republice nejvíce ovlivněna sportovními organizacemi, to jsou občanská sdružení, přičemž Česká republika se vyznačuje velkou tradicí spolkové tělovýchovy. V současnosti vyvíjí v České republice soustavnou činnost více než 35 tisíc lokálně působících tělovýchovných jednot a sportovních klubů, jež sdružují celkem 3 miliony registrovaných členů včetně několikanásobných členství. Zároveň však dochází k útlumu spolkového života v důsledku snížené aktivity dobrovolníků a nedostatku finančních i lidských zdrojů. Jaký je současný systém financování sportu?

Sportovní svazy část získaných prostředků přerozdělí svým členským sportovním klubům.

Po bankrotu Sazky a změně zákona již loterijní společnosti neodvádí část výnosu ze své činnosti přímo na sport nebo na kulturu nebo na charitu, ale do státního rozpočtu a rozpočtu obcí.

Soukromé firmy a podnikatelé jsou dalším významným zdrojem.